Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 87 narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 90 narodnih poslanika, odnosno prisutno je najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine. Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM USLOVIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNjE STANOVA ZA PRIPADNIKE SNAGA BEZBEDNOSTI Primili ste amandmane, koje su na Predlog zakona, podneli narodni poslanici, kao i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije. Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na naslov Predloga zakona, amandman je podneo narodni poslanik Nataša Sp. Da li neko želi reč? Koleginice Jovanović, izvolite. Gospodine Đorđeviću, vi znate da mi imamo pozitivno mišljenje što se tiče vašeg zastupanja Vlade zato što vi kao predstavnik vladajuće koalicije se zaista nikada ne ustručavate, a to i jeste posao svakog ministra u Vladi, da govorite i odgovarate na pitanja poslanika i učestvujete, kako u raspravi u načelu, kada nisu zakoni iz vašeg resora, tako i u pojedinostima. Možda, vi ste u prošlom mandatu, bili vojni ministar i sada vodite resor koji obuhvata i invalide otadžbinskih ratova, decu palih boraca i sve one ljude koji možda jednog dana i dođu u situaciju da dobiju krov nad glavom, ali je svakako ovde trebalo da sedi i da odgovara na amandmane gospođa Zorana Mihajlović, čije je Predlog zakona upravo ovaj o kojem raspravljamo. Neverovatno je da, osim što sa sat vremena odlaganja počinje sednica, taman smo mislili da ona ima neki mini susret, razgovor danas, eto, kraj nedelje, sa Kajlom Skotom, ili da vidi kako to sa predstavnicima „Behtela“ će da krene ova operacija otimačine 300 miliona evra iz budžeta, pa kažem – ma, hajde da sačekamo i tih 11,00 sati, međutim – nema je. Što se tiče ovog zakona, gospodine ministre, verovatno ste bili u prilici da pratite, znam da to sigurno, kad imate mogućnosti radite, kada i nisu zakoni iz vaše oblasti. Ovaj zakon nije dobar. Nije dobar iz razloga što je on obuhvatio samo jednu kategoriju zaposlenih, a to su ljudi koji rade u Sektoru bezbednosti. Mi najpre, kada je zakon donet prošle godine rekli da izražavamo sumnju da će u gradovima gde su određene lokacije za pravljenje ovih stanova to da ide tako glatko. Govoriću sad samo o Kragujevcu iz kojeg dolazim. Određena je lokacija koju je grad ustupio za izgradnju ovih stanova, treba da se izgradi 1029 stanova, u prvoj fazi 216 ili 226, na lokaciji Denino brdo. To je zaista katastrofa. Katastrofa iz razloga što vas je Radomir Nikolić još uvek aktuelni gradonačelnik Kragujevca obmanuo. Vladu Srbije koja treba da uloži toliki novac, a samim tim i sve one zainteresovane pripadnike snaga bezbednosti koji će da konkurišu za ove stanove, pod ovim povlašćenim uslovima. Ta lokacija je potpuno urbanistički neuređena. Znate šta znači jedna livada? Livada na kojoj je potrebno taman toliko, gospodine Đorđeviću da se uloži novca za kolektor, za kanalizacioni sistem, za vodovod i za se ono, i za gasne stanice, za nove trafoe. Sad vi kad sve saberete, ta prateća infrastruktura je još sigurno toliko ili nadmašuje iznos cene gradnje svih tih kvadrata koje imamo u obzir. To grad Kragujevac ne može da finansira zato što je grad u dugu od preko sto miliona evra, poslednji kredit koji je Radomir Nikolić uzeo je deve i po miliona evra, to znaju i poslanici koji su iz vladajuće koalicije. Grad će doći u situaciju da će nastati potpuni kolaps. Jednostavno ne možete tako tek a da ne sagledate sve okolnosti da ulazite u neke projekte sa neizvesnošću njihovog završetka. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, pre samog prelaska na amandman želim da istaknem nešto što je jako važno, a to je da pripadnici za Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boško Obradović i niko od ostalih tih kolovođa tog Saveza za Srbiju još uvek, iako je ceo dan prošao, nisu našli za shodno da se ni na jedan način odrede, ograde i osude jedan od najmonstruoznijih tvitova koji poziva na progon, linč i silovanje predsednika Republike Srbije, njegove porodice i njegove dece. Predsedavajući, dajte mi minuta da vam pročitam o čemu se radi. Aleksandar Vučić kao predsednik Republike nakon uspešno završenog projekta vezano za Železaru Smederevo, projekta koji će obezbediti stotine i stotine radnika, radnih mesta, projekta koji vredi stotine i stotine miliona evra objavljuje tvit u kome se kaže – ovo je jako važan dan za nas, za Srbiju, za Smederevo, radnike koji ovde rade, jer su Kinezi ovom novom investicijom potvrdili da žele da ostanu ovde, da žele da ulažu jer veruju u uspeh Železare. Na njegov tvit jedan od pripadnika tog Saveza za Srbiju je napisao „Dokle bre više žvalonja? Dokle, J ti Danila mrtvog. Nabijem ti na K, kljakavu Milicu, šmokljo.“ Mislim da je ovo nezabeleženo u novijoj istoriji Srbije. Ovako monstruozne pretnje, ovako skandalozno vređanje dece i maloletne dece predsednika Republike je do sada nezabeleženo. Mislim da svaka institucija u Srbiji mora da reaguje po hitnom postupku. Mislim da svaki relevantan faktor u Srbiji i politički i svaki drugi mora da nađe način da osudi ovako monstruozno vređanje predsednika Republike i dece maloletne. Predstavnici Saveza za Srbiju, zašto njih spominjem? Zato što osoba koja je pisala ovo nije psihički rastrojena, nije reč ni o kakvom ludaku, pa da mu se oprosti na mentalno rastrojstvo ili ludilo. Osoba koja je ovo pisala je aktivista tog Saveza za Srbiju, neprestano piše takve i slične komentare, a na društvenim mrežama Savez za Srbiju prati njih, odnosno njihove naloge na društvenim mrežama. Dakle, ovde je reč o političkoj mržnji, ovde nije reč o ludilu. Ovo je direktna posledica atmosfere linča, straha, nasilja i govora mržnje koju mesecima sprovodi Savez za Srbiju predvođen Draganom Đilasom, Vukom Jeremićem, Boškom Obradovićem i ostalima. Zahvaljujem.

Izvinite, koleginice. Kao što reče kolega malopre, nema neke velike veze sa ovim što je danas na dnevnom redu, ali zaista ovo što se desilo sa ovim tvitom vezano za decu Aleksandra Vučića je nešto što je apsolutno nedopustivo, pogotovo kada je u pitanju njegova ćerka koja je maloletna. Kada neko na ovaj način napada maloletno dete onda je to reč o pedofiliji. To što je napao na Tviteru jer je bio u prilici da to uradi na Tviteru taj neko to bi uradio i ne daj Bože da je sreo negde uživo. Nemamo mi ništa od toga, evo, i mi to napadamo i osuđujemo i vi i svako zdravorazumski valjda to osuđuje, ali mi tražimo od nadležnih organa da se najhitnije nađe taj autor tog zaista strašnog teksta, malo je reći sramotnog, to je nešto zaista što je veoma opasno i da se najhitnije procesuira i da se javnost obavesti da je neko konačno za takve monstruozne stvari i ozbiljno kažnjen. Zakonske okvire imamo, samo to treba da se koristi. To što ćemo mi ceo dan pričati na ovu temu, slaba vajda. Dakle, moraju se zaštiti ne samo deca Aleksandra Vučića, moraju se zaštiti sva deca, a ovo je povod, dakle, da svako normalan osudi to što je neko napisao. Znate, sad će neko da kaže neko bolestan, neko ovakav um, onakav um, izvinite Tviter je sredstvo, na izvestan način, javnog informisanja, svi mi manje-više se pojavljujemo na toj društvenoj mreži i na ostalim društvenim mrežama i svašta doživljavamo i svašta nam pišu, ali sve dok je to u nekim granicama gde se ne ugrožava život, hajde može i da se istrpi i trpimo, šta ćemo, ali ovakva poruka maloletnom ženskom detetu Aleksandra Vučića je nešto što zaista mora najhitnije da doživi sudski epilog. Taj neko mora biti kažnjen, evo zbog pedofilije, ne samo što je to napisao javno, nego zato što je pokazao očigledne sklonosti pedofila. Izvolite. Uvaženi ministre sa saradnicima, ja se pridružujem mojim kolegama. Posle Đilasove prljave kampanje usledila je direktna pretnja deci našeg predsednika gospodina Vučića. Posle višenedeljne kampanje najgore mržnje, posle NIN-a u kome na 92 strane samo jedino pljuju gospodina Vučića predsednika Republike, desio se najstrašniji, najužasniji, najmonstruozniji napad na decu predsednika Vučića. Pristalice Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i Boška Obradovića, njihove rušilačke i mrziteljske kampanje koju već godinama vode protiv predsednika Republike Srbije i njegove porodice, još jednom su napale decu Aleksandra Vučića i to na monstruozan način. Naime, na tvit, na zvaničnom nalogu predsednika Srbije u kojem je Vučić juče poručio koliko je važno bilo privući kineske investicije u Srbiju, jer mi radimo, mi smo odgovorni ljudi, odgovorio je korisnik pod pseudonimom „aleksandrizam“ i uputio gnusne pretnje Vučićevoj deci. Ja vas molim da se ovaj čovek nađe i da se procesuira. Ovo je prevršilo svaku meru. Hvala na pažnji i javiću se po amandmanu. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre Đorđeviću, juče smo osudili i danas osuđujemo najstrašnija vređanja porodice Aleksandra Vučića, dece Aleksandra Vučića. To nam samo govori to kako se oni ponašaju, to nam samo govori sa kakvim ljudima imamo posla, ali to nam daje i odgovor na pitanje – zašto. Zato što je Aleksandar Vučić u ovoj zemlji uradio nešto što nije niko, zato što je otvorio mnogo radnih mesta, zato što je unapredio apsolutno svaki segment države i društva, a ja sve njegove uspehe sada neću zbog vremena nabrajati. Sada ću vam pokazati koliko bili njegova pobeda na izborima i kako se napadaju svi koji o tome govore. Tako su razna udruženja preplavila društvene mreže mojim ocenjivanjem kao osobe koja je zloupotrebila činjenice, Istinomer, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, ne znam koliko se ovo dobro vidi, „Biram kako biram“ i slična udruženja, razne nevladine organizacije, razni i takozvani i samo prozvani instituti sa velikim stručnjacima, su zapravo, zloupotrebili društvene mreže i izneli neistine. I, to onda ide dalje. Kada se posle toga jave svi oni nevaspitani ljudi, pa nas časte raznim uvredam. I evo, imamo jedan tvit Slavka Tatića, koji iznosi da sam rekla laži budalaštine, falsifikate, razne uvrede itd. Znate ko je Slavko Tatić? Slavko Tatić je otac Bogdana Tatića, predsednika opštinskog odbora DS na Vračaru. Bogdan Tatić je poznat po mnogobrojnim aferama, po mnogobrojnim malverzacijama dok su vršili vlast u toj opštini. Tu su sve informacije koje možete pronaći na internetu, da ne bude sad da ponovo zloupotrebljavam činjenice i da pričam nešto napamet ili da iznosim neistine, izvolite na internet, pa proverite ko je Bogdan Tatić. Od kazne za parkiranje do ozbiljnog kriminala, sve zajedno sa fizičkim napadima na aktiviste SNS koji su razgovarali sa građanima. Prema tome, ja bih rekla gospodinu da kada bude vaspitao svog sina da bude kulturan i da bude pošten, pa onda neka sudi o tuđim izjavama.

Izvolite. Hvala, predsedavajući. Želim da se priključim osudama mojih kolega koje su uputile ka napadima na predsednika Republike Aleksandra Vučića, njegovu porodicu, a pre svega, monstruoznim, strašnim, užasnim, gnusnim pretnjama koje su upućene njegovoj ćerci, Milici i sinu Danilu i Vukanu. To je jezivo. Ali hoću da pitam onaj deo javnosti u Srbiji koji ćuti, taj manji deo javnosti koji ćuti. Zar ga nije sramota, zar se ne stide da ćute dok se nečijoj ćerci predsednika Republike preti silovanjem, dok se sinu preti ubistvom. Pozivam te nevladine organizacije i razne druge organizacije koje se oglašavaju svakog dana u pojedinim medijima, napadajući SNS, napadajući investicije, predsednika Vučića, poslanike SNS, sve dobronamerne ljude u ovoj zemlji, dali su se setili da i u jednoj sekundi osude napade na predsednikovu porodicu. Da li ih je sramota, u jednoj sekundi što ćute, što mesecima, ne juče samo, nego mesecima i godinama trpe Aleksandar Vučić i njegova porodica najgore moguće pretnje upućivane ka njegovoj porodici, ocu, majci, deci. To je odgovornost ne samo nas koji se bavimo politikom da ovde izađemo i to osudimo, već svakog čoveka u Srbiji koji se bavi javnim poslom, koji ima pristupa bilo kojoj vrsti medija, ne samo „Tviteru“, elektronskim, nekim drugim, novinskim, da izađe i kaže da je vreme da se zaustavi nasilje u Srbiji, da se zaustave ti pozivi, a to ćemo da zaustavimo ne samo tako što ćemo sankcionisati tog idiota koji je iskoristio „Tviter“, ne da promoviše neku politiku, jer oni politiku nemaju. Nego moramo da sankcionišemo i one ljudi koji su inspiratori toga, oni koji motivišu takve kretene da svakog dana im padne na pamet da sednu za tastaturu i da pišu takve tvitove. Inspiratori toga moraju da budu procesuirani i osuđeni, kako nasilja u Srbiji ne bi bilo, inače se bojim da ćemo doći u neku mnogo opasniju situaciju nego što su same pretnje sa „Tvitera“

Dame i gospodo narodni poslanici, ja sa ovog mesta, kao predsedavajući u ovom trenutku potpuno pridružujem zahtevima narodnih poslanika Aleksandra Markovića, Vjerice Radete, Ljiljane Malušić, Jelene Žarić Kovačević, Srbislava Filipovića, u njihovom pozivu da reaguju nadležni državni organi. Svakako da jedan ovakav način komunikacije preko društveni mreža i pretnje deci predsednika Republike za mene je jedan najobičniji kukavički čin i ništa drugo. Ne može to da se ni na koji način ni opravda i ne može da ostane nekažnjeno, te pozivam državne organe da u skladu sa zakonom otkriju ko stoji iza tog profila, privedu pravdi i kazne na način predviđen zakonima koje mi donosimo ovde u Narodnoj skupštini. Izvolite. Ovo je, ajde da kažem nastavak ovoga kako smo započeli današnju sednicu i zaista treba svi mi, treba da se fokusiramo pre svega na činjenicu da je ćerka Aleksandra Vučića maloletno dete, da niko od nje i od njenih vršnjaka, njenih školskih drugara ne može sakriti ovo što se pojavilo na „Tviteru“ Treba da se razmišlja o tome kako jedno maloletno dete psihički ovo doživljava? Koliko će to kroz život da je prati, jer nju je napao pedofil. Ovde se ne radi samo o tome šta je neko napisao na „Tviteru“ Radi se o tome da je maloletnu ćerku predsednika države napao pedofil, da ona zbog toga što, neverovatno je i zamisliti šta ona sada kao dete trpi kada je za ovo čula i kada ovo sluša, ali je pitanje kako će reagovati njeni drugari u školi, kakve će posledice imati zbog toga? Znate ovo je mnogo širi problem od onoga što pokušava na neki način da se predstavi. I zato je ovde najbitnije, mnogo bitnije od naše osude je to da ministar policije angažuje sve snage i da najhitnije ministar policije izađe sa u javnost sa informacijom da je taj pedofil pronađen, uhapšen i predat nadležnim organima. I taj neko može biti suđen samo kao pedofil, ne kao neko piskaralo na „Tviteru“, nego kao pedofil opasan, ne samo za Vučićevu ćerku nego za svaku maloletnu devojčicu koja mu se nađe u blizini. Izvolite kolega. Hvala potpredsedniče. Ja u ime Socijaldemokratske partije u ime poslaničke grupe Socijaldemokratske partije isto osuđujem. Ja nemam neku težu reč da kažem, jer zaista što smo ovih dana doživeli prevazilazi sve granice normalnosti. Ja se pridružujem svim narodnim poslanicima koji insistiraju da država reaguje. Građani Srbije su na izborima 2016. godine ovoj vladajućoj većini dali podršku od skoro 70% Mi smo dali podršku Vladi, od Vlade, nadležnih ministarstava tražim da rade svoj posao. Tražim da se poštuju zakoni i da oni koji remete, koji čine ove monstruozne stvari zaista imaju posledice. Želim još nešto da kažem. Znate, mi smo političari, mi smo javne ličnosti, građani Srbije, naš rad, naše postupke ocenjuju na izborima, samo na izborima. Mi čekamo izbore 2020. godine. Budite uvereni da rezultate koje smo postigli da ćemo ih i ovoga puta veoma velikom razlikom pobediti. Zbog toga tražim i insistiram da radimo svoj posao, jer građani Srbije to od nas očekuju. Zato su nam dali poverenje. Političari zaista treba da jedino odgovaraju pred građanima Srbije koji ih biraju, a da se prestanu crtati mete na svima, a posebno nama iz vladajuće pozicije. Zalažem se da politički prostor bude normalan prostor, da se on više ne zagađuje iz prostog razloga da bi smo mogli imati rezultate i državu Srbiju voditi i ići ovim putem, kao što to čini vladajuća većina, kao što to čini predsednik Aleksandar Vučić. Mi moramo postati normalna evropska država. Hvala puno svim poslanicima i svim poslaničkim grupama koje su danas osudile onaj bezuman čin mržnje i nasilja nad detetom predsednika Republike Srbije. Ovo govorim i kao poslanicima, govorim kao predsednik parlamenta, ali govorim kao predsednik Odbora za prava deteta. Ono što je zastrašujuće pored onog morbidnog, monstruoznog jezika koji je juče izrečen i onih pretnji koje su izrečene na račun ćerke predsednika Republike Srbije je još gora stvar da je deo našeg društva nastavio da ćuti. Deo našeg društva nije smogao snage juče da osudi ono što se desilo ćerci predsednika države. Slažem se sa tim da kada mržnja nadvlada razum, onda imamo situacije da uvrede na račun dece, političara, postanu nešto uobičajeno. Mi se nalazimo u situaciji da se naše društvo polako zbog svih morbidnih poruka koje se u poslednje vreme upućuju na račun predsednika države, nekako navikava na to da je normalno ako kritikuješ, mrziš predsednika države i političare iz političkih stranaka vladajuće većine, da je nekako normalno da onda pretiš i njihovoj rodbini ili da pretiš njihovoj deci. U ovoj državi je pre 30 godina usvojena Deklaracija UN o pravima deteta. Ova država treba da bude ponosna što je jedna od prvih u svetu koja je ratifikovala ovu konvenciju. Ono sigurno što smo uradili prvi u svetu, to je da smo štampali kao država na srpskom, u ono vreme, i na hrvatskom, u ono vreme, odnosno ćirilicom i latiničnim pismom, tu Deklaraciju UN o pravima deteta. Znači, prvi u svetu u ono vreme. Od tada je prošlo samo 30 godina, da bi se mi danas suočavali sa mržnjom usmerenom ka deci, koja su kriva i koja su meta napada i najmonstruoznijih pretnji silovanjima, ubistvima, mučenjima, maltretiranjima, samo zato što su im mama ili tata političari i samo zato što je maloj Milici otac predsednik Republike Srbije. Treba da bude sramota svakog ko ne oseća nelagodu, u najmanju ruku nelagodu, kada je bio u situaciji juče da pročita ono što je nekakav monstrum uputio ćerci Aleksandra Vučića. Ako danas mogu da ćute, onda to mnogo govori o njima, a ne o nama i ne o Aleksandru Vučiću i ne o njegovoj deci. Zaista moramo jednom da podvučemo crtu i da kažemo – dosta je bilo. Ovo nema nikakve veze sa politikom. Ovo više nema nikakve veze sa našim političkim različitostima. Ovo je rat između normalne, zdravorazumske Srbije sa monstrumima. U pravu je šef jedne od poslaničkih grupa, koji je govorio pre mene, kada kaže - sve što ima da se kaže o predsedniku države i o svima nama kao političarima, reći će se na izborima. To je do sada bilo jedino merilo, jedino merilo da li neki političar dobro radi svoj posao ili ga ne radi. Drugi načini ne znače demokratiju, drugi načini znače nasilje, nasilje i izraz nemoći onih koji ne mogu da dobiju poverenje građana Srbije da vode državu Srbiju. Naravno da treba svi da podržimo i MUP i sve druge i bezbednosne organizacije, agencije, i pravosuđe, i svi da iznađu ko stoji iza te poruke, znači, da nađemo ko je pojedinac koji stoji iza te poruke koju je napisao, ali i da malo dublje analiziramo šta iza toga stoji. Svaki drugi, treći dan mi nešto osuđujemo i idemo u drugi dan gde se još nešto gore pojavi. Onda idemo u treći dan i ne znam šta dalje da se čeka. Zaista, ako neko nije osudio, a ne mislim samo na političare, nego čitavo društvo, ono što se desilo juče maloletnom detetu predsednika Republike Srbije, onda mi treba da osudimo takve i te, i organizacije i one kojima je to posao da urade, pa, ne plašim se da kažem, i određene političare. Jer, šta dalje sa njima treba da razgovaramo ako ne mogu da stanu iza osude nad bljutavštinama, nad morbidarijama koje smo juče pročitali i čuli, a koje su upućene maloletnoj devojčici? Ubeđena sam da, ministar unutrašnjih poslova je juče i rekao da su na tragu i da znaju ko je počinilac, pa ćemo razgovarati i o tome kada budemo videli ko je to, sa kojim namerama upućuje ovakve poruke jednom detetu, ali spremni smo da razgovaramo o tome na nekim od zasedanja, dakle, kako danas izgleda javna slika Srbije u pojedinim medijima. Društvene mrežu su postale mediji i to jako uticajni, i kako mi kao parlament, a svi parlamenti sveta se bore protiv negativnosti koje društvene mreže nose sa sobom. Nije to nikakva cenzura boriti se protiv kriminala, protiv manijaka, protiv siledžija, protiv prostaka, nije nikakva cenzura. Znači, moramo kao parlament da nađemo odgovor kako zajednički da se suprotstavimo onome što se dešava iz dana u dan. Završiću svoj govor. Politička borba u Srbiji nikada do sada nije bila maltretiranje nečije dece. Znamo da se to dešavalo 2000. godine, ali 2019. godine na udaru predsednik Republike Srbije i njegova deca, svakodnevno, svakodnevno, sa sve gorim i gorim porukama, pretnjama i ne znam šta sve sledi iza toga. Mi kao društvo moramo da nađemo odgovor na to kako danas izgleda deo našeg društva. A, na izborima ne sumnjam da će građani Srbije prepoznati i ponovo glasati i za Aleksandra Vučića kao predsednika Republike Srbije i za SNS i za sve naše koalicione partnere, kao i za sve normalne i razumne političke opcije, a da će svojim ne glasanjem, ne glasanjem za… Nažalost, stigla je još jedna preteća poruka, što znači da u pravo vreme ovde govorimo o tome da su Aleksandru Vučiću stigle od istog tviteraša za kojim se vrši potraga i da mu je on uputio rečenicu pretnje i psovke i kletve, da želi da mu se seme i pleme zatre. Znači, ovo što se dešava danas u našem društvu je višestruko opasno. Mi se više ne bavimo zakonima, mi se više ne bavimo pozitivnim stvarima, mi se više ne bavimo dobrom decom koja donose u ovu državu medalje iz različitih oblasti, mi se više ne bavimo umetnicima koji daju doprinos našoj kulturi. Mi se samo bavimo kao društvo lažnim vestima, uvredama i pretnjama na račun jednog čoveka i, što je još gore, on svaki dan govori da je on spreman na to zato što je predsednik države, iako ja smatram da on ne treba nikada da bude spreman na uvrede, na pretnje, na psovke, nego samo na politički dijalog. Naježila sam se, da neko smatra da je normalna komunikacija sa predsednikom države i sa bilo kojim političarem u našoj državi tako što će vršiti pritisak na njega svakodnevno, zato što će pretiti njegovoj deci. Znači, vreme je da zajednički, bez obzira na političke različitosti, to se danas i desilo u parlamentu, vašim diskusijama, kažemo – dosta je bilo i stop nasilju nad decom političara, posebno na deci predsednika Republike Srbije, jer je u poslednje vreme samo njegova porodica meta ovih groznih, morbidnih pretnji i poruka.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, pre svega, poštovani građani Srbije, politika Saveza za Srbiju se sastoji od vređanja i nasilja. Ničeg drugog u njihovoj politici nema. Najstrašnije je kad vređaju građane Srbije. I insistiramo da se i Živković i Đilas i Jeremić i Obradović izvine svim građanima Srbije koji imaju drugačije mišljenje od njihovog za sve uvrede koje im konstantno upućuju. Pitam se da li igde u Evropi postoji zemlja u kojoj opozicija, osim što vodi kampanju uvreda i nasilja, vređa građane zato što ne glasaju za njih i ne da im da ponovo pljačkaju državne resurse? Ovim činom vređanja dece predsednika Republike dotakli su dno i mi to više ne možemo tolerisati. Pozivamo institucije da reaguju, jer ove stvari su odmakle predaleko. Ovakve stvari su monstruozne. Maloletnoj devojčici nametnuti takav teret samo zato što je ćerka predsednika Republike je najsuroviji čin koji je Savez za Srbiju do sada pokazao. Ako ovako vode politiku, preteći maloletnoj deci, treba da se povuku iz političkog života i posvete sopstvenom preispitivanju. Uvaženi ministre, uvaženi narodni poslanici, najsvirepiji, najbrutalniji, najmonstruozniji način iživljavanja je iživljavanje nad decom, nad onim najnedužnijim. Ovaj put su nedužni oni koji to nisu zaslužili, a to su deca predsednika Republike Aleksandra Vučića. To više nije politička borba. To je izašlo iz političke borbe. To je nešto što je za javnu osudu i dobro je što ta osuda kreće odavde iz ovog parlamenta, kako bi se javnost probudila. Svi poslanici SPS, naša cela poslanička grupa najoštrije osuđuje jedan takav gnusan, besomučan, kriminalan akt, gde su žrtve oni koji ne smeju da budu žrtve. Uvažene kolege, mi smo prevashodno roditelji, većina nas ima decu. Nedostatak empatije u ovoj situaciji, nedostatak svesti da se deca zaštite je vrlo opasno. Oni koji to zaboravljaju iz političkih razloga su zalutali, ne samo na političkoj sceni, već i u političkom životu i u životu uopšte. Oni ne zaslužuju da budu tu gde jesu. Naš predsednik Ivica Dačić je juče jasno, glasno i nedvosmisleno izrazio stav SPS najoštrijom osudom protiv nečega o čemu nema smisla čak ni govoriti, a kamoli pomisliti da se tako nešto može i sme desiti. Mi nećemo prozivati ministra unutrašnjih poslova da preduzme nadležnosti, mere, aktivnosti koje po zakonu on, svakako, sprovodi, i on je to juče jasno, glasno rekao. Imamo puno pravo da zajedno svi, ali bukvalno svi koji sede ovde, tražimo od institucija pravosudnog sistema i tužilaštva i sudova, odnosno suda da najoštrije, bez obzira na zaprećenu kaznu, bez obzira na vreme do koga može biti izrečena ta kazna, bude kazna najoštrija koja postoji u granicama zakonskih, naravno, ovlašćenja. Ukoliko tako nešto ne bude, doći ćemo u situaciju da otvaramo vrata anarhiji i ugrožavamo pravni poredak Republike Srbije. Nećemo dozvoliti onima koji tu nameru imaju, a koji su tu nameru, očigledno, pokušali da iskažu na ovaj način. Dalje, kao i do sada, smatramo da maksimalno treba nastojati da se suzbiju svi ovakvi najgnusniji, najkriminalniji akti. Ovo nije bez razloga. Ovo je u trenutku kada Republika Srbija ostvaruje najbolje moguće rezultate, rezultate koji do sada nisu zabeleženi i te rezultate je na najbolji mogući način verifikovao upravo predsednik Aleksandar Vučić. Nažalost, njegova deca su postala meta upravo zbog tih rezultata.

Izvolite. Drugarice i drugovi, dame i gospodo, uvaženi građani Republike Srbije, ne sumnjajući u to da će MUP i javno tužilaštvo obaviti svoj deo posla i utvrditi ko je, rizikujući da ove narikače iz nevladinog sektora osude ovo što ću reći, ali jednostavno ne mogu da ne podsetim sve da je ovo ipak zemlja seljaka, zemlja domaćina na Balkanu. Svako ko drži do sebe zna na šta je spreman onaj ko vam opsuje ili uvredi žensko dete, a onaj ko vam uvredi žensko dete apsolutno zna šta treba da očekuje od onoga čije dete je uvredio. Uz svo divljenje Aleksandru Vučiću i njegove spremnosti da ovo trpi, pozivam pravosudne organe kada ovaj kreten dođe njima na meru, da ne smeju imati nikakve milosti. Ako pokažu zrnce milosti za ovako nešto, bojim se da će drugi u Srbiji morati da uzmu pravdu u svoje ruke kad se nađu u sličnoj situaciji. Hvala.

Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, poštovane dame i gospodo, kao jedan od narodnih poslanika koji je na vreme ukazivao na ovakve pojave, i to više puta u ovom visokom domu, dozvolite da još jedanput kažem, kao čovek koji prati društvene odnose, pogotovo napade na predsednika Republike zadnjih sedam, osam godina, svedoci smo stalnih, ali zaista stalnih, svakodnevnih, neviđenih, zlonamernih, medijskih i svakih drugih napada na predsednika Republike, njegovu porodicu, njegovog brata, njegovog oca, njegovu majku u vreme, i to je vrlo bitno da kažemo, kada on čini nadljudske napore za pronalaženje trajnog, pravednog, kompromisnog rešenja za našu južnu srpsku pokrajinu, a posebno ovih dana usmerili su se, pored njega i njegove porodice, i na najbliže saradnice dr Nebojšu Stefanovića i, moram da kažem, najviše na narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića. Poštovane dame i gospodo, zamislite kada je to izrečeno upravo u momentu kada se ogromni uspesi dešavaju. Nikada mu opozicija neće oprostiti uspehe, ne samo njegove, nego uspehe države i uspehe svih onih koji ga sledimo. Zamislite kada jedan od opozicionara ovih dana kaže – nećemo ih više silom terati, citiram, a profesor je univerziteta, nego oružanom silom i pašće krv, ali gledajmo da manje pada krvi. Završen citat. Zamislite kada prekjuče jedan od lidera iz Saveza za Srbiju sa mora poručuje. To je onaj koji je rekao, citiram, da će pišati po predsednikovom grobu. Završen citat. Ja za sebe, citiram, rekao je, reći ću jednu istinu, kaže taj Sergej Trifunović, zvani „pišoje“, ja sam budala, kaže on za sebe, i još ću sakupiti nekoliko budala da bi ih razjebali. Završen citat. Dovodite, gospodo narodni poslanici, ovu izjavu i izjavu profesora univerziteta sa jučerašnjem tviterašem. To je iz dana u dana, iz sata u sat. Nekoliko puta sam ovde prozivao Javno tužilaštvo Srbije. Šta čeka to tužilaštvo? Vrši li svoju funkciju u skladu sa članom 305, 321. Krivičnog zakonika Srbije? Podnesite ostavku, gospodo, ako imate bar malo morala. Progovorite, odgovorite nam više, a ne niko nije podneo krivičnu prijavu. Evo, ovde iz Narodne skupštine govorimo. Dovoljno je da čujete na ulici, a ne samo da govore narodni poslanici. Ovo je došlo, kako bi naš narod rekao, sa dna kace. Ovo je pretnja svoj deci, ne narodnih poslanika, nego svih građana Republike Srbije.

Budite zaista dostojni posla koji obavljate. Hvala.

Kolega Jovanović je rekao dosta toga. Samo u nekoliko rečenica, jer smatram to pre svega svojom moralnom obavezom, a kroz diskusiju ćete shvatiti i zašto. Dakle, ovo je nastavak kreiranja i fabrikovanja navodnih afera i izmišljotina kojima se crta meta na čelu članovima porodica legitimno izabranog predsednika države, koji ima i ogromno poverenje i podršku građana, je pre svega rekao bih oličenje najprizemnije i najbizarnije negativne kampanje, koja najviše govori o karakteru onih koji ovakvu vrstu kampanje i sprovode. Znate, manjak političkog uticaja i moći, nedostatak ideja i programa, nemogućnost da svoju snagu pokažu u demokratskoj, argumentovanoj raspravi, uzroci su pre svega i sve više prisutnijeg primitivizma, sramnih govora, nasilja i mržnje. Što je čovek bušniji, kaže naš narod, to je i primitivniji. Nasilje i mržnja nisu dobri za građane, ne grade, ne doprinose, naprotiv - sasvim suprotno. Jasno je da u Srbiji ima onih koji se rukovode i dalje sloganom, što gore po Srbiju, to bolje po njih, odnosno, ali to neće i ne može baciti senku na pozitivne vesti i rezultate koji su interes građana i do kojih se došlo predanim, posvećenim, ozbiljnim radom i predsednika Republike Srbije i Vlade Republike Srbije. Te i takve političke gromade su neprepoznatljive u biračkom telu i lično verujem da će to potvrditi i naredni izborni ciklus. Međutim, u svemu ovome, dame i gospodo narodni poslanici, ključna reč je pristojnost i o tome smo govorili više puta. Pristojnost znači da iz javnog diskursa izbacimo sve ono negativno, ali pristojnost znači i odgovorno i ozbiljno obavljati posao za koji ste preuzeli odgovornost, ali snositi i konsekvence za ono što je rečeno, učinjeno ili urađeno i tu treba svakako da odreaguju nadležni organi. Porodica je, gospodo, jezgro civilizacije i snaga počiva u integritetu porodice. Ja ću sada biti, možda i ličan, ali to je moja moralna obaveza. Aleksandar Vučić je, to jako dobro zna - delimo vrednosti i odgovornosti u trasiranju puta u budućnosti Srbije, budućnosti koja se tiče svake porodice i budućnosti koja se tiče svakog građanina Srbije. Izvinite što ću biti ličan, još jednom ponavljam, ali za mene u jednom sigurno najtežem periodu, Aleksandar Vučić, kao i većina od vas, ali i Aleksandar Vučić, je bio podrška mojoj porodici, jer takođe znam da porodica nije samo jedna važna stvar, već da je porodica sve, ali to je pre svega i poštovanje. To je nešto i to je reč koju ne razumeju i ne dopire do svesti onih koji su uvek za mržnju, a protiv svega onoga što čini i radi vladajuća koalicija i tek onako, bez alternative i predloga, već samo da bi se čula kritika zarad kritike. Zato danas, pre svega kao čovek, kao roditelj ne mogu da ostanem nem i samo posmatram, na šta su sve kvazi političari spremni, zarad vlasti i privilegija i to ako je moguće bez izbora. Izvinjavam se još jednom što sam bio ličan i zahvaljujem se. Reč ima narodni poslanik Vladimir Marinković. Poštovani ministri, dame i gospodo narodni poslanici, iako je SDPS i šef poslaničkog kluba i stranka naravno osudila ovakav brutalni čin koji se dogodio, a usmeren protiv porodice i protiv dece predsednika Aleksandra Vučića osećam potrebu da kao potpredsednik parlamenta i naravno kao čovek i kao njegov saradnik, kažem nekoliko reči i napravim jedan rezime, odnosno malo se vratim u blisku prošlost i da kažem da sve ovo što se događa, sve ovo što je kulminiralo proteklih dana, nije slučajno i nije novost na našoj političkoj sceni. Ono što je suštinski važno da kažem je da svi ti koji su izabrali ovaj put da vređaju, da napadaju porodicu predsednika Aleksandra Vučića, da napadaju njegovu decu, da je to samo vrh ledenog brega, da je to započeto kada je on postao prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije 2012. godine. Samo ću zarad javnosti podsetiti - jedan veliki broj tabloida, magazina, portala, nevladinih organizacija koje su govorile i govore najmonstruoznije stvari o njemu, o njegovoj porodici, o njegovom bratu, o njegovim roditeljima, pa i pre nekoliko nedelja o Kseniji Vučić, strašni napadi od strane Saveza sa Srbiju, konkretno od Mlađana Đorđevića koji je podneo čak i neku prekršajnu prijavu protiv nje, sve u smislu i u cilju njegovog rušenja i dolaska na jedan nasilan način, brutalan način na vlast i dolazak do svih onih beneficija i privilegija koje su izgubili 2012. godine. U stvari na ovaj način pokazuju sav nedostatak politike, sav nedostatak ideja, inicijativa, marljivosti, posvećenosti i slobodno mogu da kažem kao kolega, kao narodni poslanik, patriotizma, svega onoga što je predsednik Vučić radio u prethodnih sedam godina, što radi i što će raditi s obzirom na sva istraživanja javnog mnjenja i ono šta oni nemaju, niti će u bliskoj budućnosti imati, a to je podrška građana Republike Srbije. Trenutno Vučića podržava između 60 i 65% građana Republike Srbije. Razumem frustraciju i ja razumem nemoć. To je ljudski. Ne mogu da razumem ovu Sodomu i Gomoru koja je opisana i u Bibliji, u Novom zavetu. Tako su se ljudi ponašali pre dve hiljade godina, pa su bili kažnjeni. Napad na decu, na maloletno dete predsednika Republike pod firmom političke borbe. U novijoj istoriji i u novijoj političkoj teoriji mi ne možemo da pronađemo ovakav primer, ne mogu da kažem, to nije ni politička borba, ovo je jedno potpuno ludilo koje je zahvatilo određene ljude i deo srpske opozicije koji na svaki način žele da se obračunaju sa predsednikom Republike ne birajući nikakva sredstva. Kakve su reakcije na to? Kakvi su to ljudi koji nijednog trenutka u protekla dva dana, kakve su to organizacije, kakvi su to slobodni mediji da nijednog jedinog trenutka ne kažu – ljudi ovo nije pitanje politike, ovo nije pitanje Aleksandra Vučića, SNS, ovo je pitanje Srbije, ovo je pitanje zdravog razuma. Ne mogu ovako da se ponašaju ljudi, ne mogu ovo da podržavaju političke stranke, ne mogu ovo da podržavaju nevladine organizacije. Moj kolega Atlagić lepo reče – gde je tužilaštvo? U šta se ovo mi ljudi pretvaramo ovde? Pozivamo mesecima, godinama na politički dijalog. Ok, u redu je. Ne valja 100 kilometara autoputeva godišnje, ne valja Beograd na vodi, ne valjaju investicije iz Nemačke, Amerike, Ruske Federacije, Kine. Ne valja pruga. U redu je. Zato što ne valja vi imate 3% ili 2% ili 1,5%, Vučić ima 60% Ali, podržavati i ćutati na ovako brutalno i necivilizovano ponašanje, meni je žao Srbije, uvažene moje kolege. Meni je žao, što ovde ima političkih subjekata koji ćute na ovo u 2019. godini i možda negde seire, i možda negde se smeju i slave što je neko, eto uspeo da to kaže i napadne tako njegovu porodicu, pored tabloida, pored magazina i na društvenim mrežama. Možemo li ljudi sesti i napraviti neki konsenzus, možemo li doneti neki zakon, mi smo zakonodavno telo, protiv ovih lažnih vesti, lažnih informacija, protiv ovog sajber kriminala koji se događa trenutno u našoj zemlji. Ja znam da to jeste problem ne samo Srbije, problem je regiona, problem je Evrope, problem je celog sveta, ali hajde mi da nešto uradimo za svoju državu, hajde da podržimo, kao što su to mnoge moje kolege danas uradile, integritet ne jednog čoveka, nego prvo mi nemamo tu kulturu poštovanja institucija ove države, mi ne poštujemo. Ti ljudi, ti lideri, ne poštuju zastavu ove države, ne poštuju organe ove države, ne poštuju institucije, nigde u svetu nemate to da ljudi odu u inostranstvo ili kada neko dođe iz inostranstva pljuju po svojoj zemlji. Nigde to ne postoji. Hoće li se jednom uzeti u pamet, poštovati ovu zastavu, ne smejati se tom jarbolu koji će se izgraditi gde će biti ponosno postavljena srpska zastava koja će moći da se vidi iz svih delova Beograda. Hoće li se više uzeti u pamet i početi da poštuju ovu zemlju, naš politički sistem, naše legitimne interese. Neko je pre pomenuo, pa jel mislite da je slučajno da se ovo događa u onom trenutku kada Srbija bije odlučnu bitku za svoje legitimne interese na Kosovu i Metohiji. Pa prođe i taj Vidovdan, pa prođoše mnogi datumi kada su govorili da će Vučić da preda Kosovo i Metohiju. Kada su govorili da je ostao sam, da nema nikakvu podršku pa predsednik Francuske dođe ovde i bude dva dana, ukazujući najveću počast Srbiji od vremena posle Prvog svetskog rata, od vremena kada su nam tu počast davali i Franš D' Epare i francuski generali i general Fuše, koji je tadašnjem Kralju Aleksandru ponudio da jedna od okupiranih zona bude pod kontrolom Srbije. Zato što je Srbija imala ugled, zato što je Srbija imala lidera kao što ga i sada ima, koja ima nešto što ti ljudi nemaju, a to je ovo drage kolege, obraz. Obraz i želja i volja da brani Srbiju svakoga dana, svakoga trenutka, da je jača ekonomski, da je jača vojno i da nas nije sramota da obeležimo bilo koji datum i da poštujemo naše žrtve, da poštujemo našu zemlju i da ne dozvolimo nikada da se loše stvari u budućnosti ne dogode. I sigurna sam da to nije slučajno, i siguran sam da žele da oslabe Vučića i našu zemlju u borbi za Kosovo i Metohiju, jer nemaju više tlo pod nogama i da je slaba Srbija u interesu mnogih i da rade u interesu tih mnogih i nije u interesu svih naravno što Srbija ima 3,5 milijardi dolara stranih, direktnih investicija, koliko svi zajedno u regionu nemaju toliko kada se sakupe. Nije svima pravo što Srbija nabavlja oružje, unapređuje svoju armiju, unapređuje svoju policiju, pa imamo napade i na koga, i na drugog čoveka države. I na Nebojšu Stefanovića. Pa ne treba biti preterano politički iskusan i biti upućen u političku teoriju da bi se videlo da je to orkestrirano, da je to instrumentalizovano i ono što je najgore, da je van i da je protivno interesu Republike Srbije. Zato, sve kolege svi politički subjekti moraju da stoje danas jedan uz drugoga, protiv ovog zla, protiv udara na porodicu, protiv fundamenta srpskog društva, a to su srpski patriotizam, srpska crkva, srpska vojska i ekonomski jaka Srbija iz svega onoga što radi Aleksandar Vučić. Hvala uvažene kolege. Izvolite. Poštovani narodni poslanici, poštovano predsedništvo, svi poslanici JS se pridružuju svim kolegama i koleginicama koje su u svojim izjavama osudili i sa gnušanjem konstatovali da ovo što se neposredno pre par dana i danas sam pročitao, pojavilo u štampi u napadima na porodicu Aleksandra Vučića, predsednika države. To je dokaz onome što je i juče predsednik JS gospodin Dragan Marković Palma tražio od ministra policije, da konačno počne u Srbiji da se primenjuje zakon prema svima podjednako. Ovde ne treba samo policija da ima posao, ovde bi posao morale da imaju i drugi pravosudni i tužilački organi, kao i neke lekarske ustanove. Naime, ako je neko bolestan treba ga lečiti, ako je neko umno poremećen, za to u Srbiji postoje ustanove gde se takvi ljudi smeštaju na duži vremenski period. Sticajem okolnosti znam za dve, jedan je u Pčelicama kod Kragujevca, jedna je u Topolnici kod Niša i ovakve koji pišu ovakve gnusne stvari treba smestiti tamo na jedan duži vremenski period od 15, 20, 30 godina, možda nikad neće da izađu i ne treba da izađu, jer to ne mogu nikad da budu korisni članovi društva. Onaj ko je smogao snage i pameti, ako je uopšte ima, da napadne nečiju porodicu, da napadne maloletnu decu, žensku posebno, a još ako je to porodica i deca predsednika republike, šta komentarisati o takvom čoveku, o takvim licima, o takvim ljudima? Treba komentarisati i videti ko su im nalogodavci, gde su te nevladine organizacije, udruženja raznorazna da se sada čuju, da osude? Nema ih nigde, osim pojedinih časnih izuzetaka. Nažalost, izgleda da u Srbiji, u jednom manjem delu Srbije i to je na našu radost, a kad kažem nažalost, postoji jedna izreka da u Srbiji sve mogu da ti oproste, ali uspeh nikako. Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije i sve političke snage u ovoj državi koje podržavaju ovakvu politiku predsednika republike i politiku Vlade, znaju svoj put, znaju da Srbija ide pravim putem, znaju da se u Srbiji iz dana u dan živi bolje, da je u Srbiji sve više zaposlenih, a sve manje nezaposlenih, znaju da će plata u Srbiji vrlo brzo dostići prosek preko 500 evra, znaju mladi da treba da ostanu u ovoj zemlji i da svoju budućnost i formiranje svoje porodice traže ovde. Istovremeno pozivam prvenstveno sve mlade ljude i sve druge u ovoj državi da stanu na put ovakvim bolesnim umovima koji nalaze za shodno da leče neke svoje frustracije time što će preko društvenih mreža objavljivati ovakve gadosti i slično. Još jednom kažem, svi poslanici i svi članovi JS sa gnušanjem osuđuju sve ovo što se moglo pročitati, a verovatno i mnoge stvari koje ne mogu da se pročitaju i tražimo još jednom od svih nadležnih institucija, ne samo od ministra policije i tužilaštva i pravosudnih organa da odlučno krenu i svi skupa krenemo u borbu protiv ovakvih pojava, protiv ovakvih pojedinaca i da ih smestimo tamo gde im je mesto, a u svom izlaganju sam rekao gde je takvim ljudima mesto, pa neka uživaju tamo sa svojim istomišljenicima i nek pišu šta hoće. Još jednom, poslanička grupa JS se pridružuje osudama i učinićemo sve koliko je u našoj moći da pomognemo da Srbija više ne doživljava ovakve stvari.

Hvala, gospodine Arsiću. Poštovane koleginice i kolege poslanici, pretpostavljam i verujem da svi koji sedimo u ovoj sali, bar iz većinskog dela vladajućeg i oni koji nisu u sali, da smo jedinstveni u osudi ovakve jedne gnusne stvari.

Jako mi je drago i mislim da smo u tome složni, da je u borbi protiv ovakve, rekao bih pošasti, jako bitno da mi svi, odnosno javnost celokupna osudi i pokrene se protiv ovakve pojave i trenda, koji je narastajući. Ali, ja bih hteo da ukažem na nešto što ovde nije pomenuto kada su ovakve stvari, i to ću početi podsećanjem svih vas na incidentne dve situacije koje smo imali pre četiri, pet godina, ne znam tačno kad je, ali u to vreme je predsednik države bio gospodin Tomislav Nikolić, a predsednik Vlade je tada bio gospodin Aleksandar Vučić. Imali smo situaciju da je prvi put, prvo gospodin predsednik tadašnji, obavestio javnost da je tajno prisluškivan, a nakon nekoliko meseci to isto je javnost čula i od tadašnjeg predsednika Vlade, gospodina Aleksandra Vučića. Tada je kompletna javnost, pogotovo mediji su urlali par nedelja na to ko je to uradio. Ključno pitanje nije bilo ko je to uradio, ključno pitanje je bilo kao i danas što je to, i ja ću o tome nešto malo reći, ključno pitanje je kako je to moglo i smelo da se desi? A znate zašto? Mi pominjemo ovde danas i apostrofiramo u ovoj stvari ulogu MUP-a, i ono ima ulogu u tome, makar kao neko, kao institucija koja treba takve stvari da tera bez obzira da li je u pitanju napad na porodicu, građanina ili predsednika države. Ali, mi imamo instituciju, Ustavom postavljenu u državni sistem, a to je kontraobaveštajna zaštita funkcionera i institucija. Prema tome, postoji kontraobaveštajna služba, koja je konstantno prvi zadatak ima i najznačajniji da štiti predsednika države, a kad štiti predsednika države ili bilo kog funkcionera, podrazumeva se i zaštita porodice. Mi nismo, posle četiri, pet godina, dobili nikakav odgovor ni sa jedne strane, da li je tada pronađen akter i otkriven način kako su uspeli da prisluškuju predsednika države i predsednika Vlade, i u ovom slučaju me ne interesuje ko je. Ali, mi nismo obavešteni ni u Skupštini, ni kao građani da je to služba završila i uradila. Zato imamo dalju eskalaciju i imaćemo je u takvoj situaciji i nadalje, to vam sad potpisujem, bez obzira koliko se mi i javnost protiv toga borila, i to ima svoj značaj i ulogu, ali struka, služba koja se tim bavi, mora da se bavi i da zaštiti predsednika. To sam hteo da kažem i reći ću vam na kraju nešto. Vi znate otkad sam u Skupštini, da ja uvek govorim sedeći, jer mislim inače, usput da kažem, da bi svi poslanici trebalo da govore sedeći zato što ova tehnika nije napravljena za govor stojeći, jer se gubi i često ne čujemo ljude. Ali, bez obzira što uvek sedim, ja ću iz poštovanja ustati i u ime grupe poslanika PUPS-a zamoliti predsednika države gospodina Vučića, da ne bude više tako tolerantan u smislu - ja ću da trpim sve i da sa time izlazi u javnost. Nema pravo zbog nas koji mu dajemo, koji stojimo, ogromne većine, iza njega, da miri sa tim i da dozvoljava da trpi takve stvari. Time što neće iskazivati, ja znam da on to iz najpozitivnijih namera radi, iskazivati tolerantnost, on će pomoći nama svima u borbi protiv toga, jer neće takvim nastupanjem kao što je do sada, ohrabrivati ovakve lopuže, gadove, monstrume, ne znam kako da ih nazovem, vi ste ih dosta izdevali imena. Toliko od nas. Poslanička grupa PUPS-a, da to kažem i decidno, apsolutno na najoštriji način, jedinstveno osuđuje sve ovo o čemu ste vi govorili, da ne ponavljam. Hvala vam lepo. Reč ima narodni poslanik, Igor Bečić. Izvolite. Poštovane kolege, ja sam 22 godine u ovom visokom domu i nisam mogao da pretpostavim, a siguran sam ni mnoge moje kolege, da će doći vreme kada će predstavnici bivšeg režima toliko nisko pasti da im je jedini politički program nasilje i mržnja, da jedino misle da mržnjom mogu da pobede predsednika Vučića, koji je zaustavio pljačku i propadanje Srbije. Pitao bih Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Boška Obradovića i mnoge druge iz bivšeg režima, kako se oni osećaju u trenucima kada se preti deci silovanjem, kada ih proglašavaju mrtvima? Kako bi se osećali da se to dešava njihovoj deci? Da li bi to mogli mirno da gledaju i dalje daju naloge svojim jurišnicima da to rade? Da li imaju bar malo ljudskosti u sebi? Da li mogu da znaju da to građani Srbije ne zaslužuju, da zaslužuju upravo ono što se radi, što sadašnja Vlada, što predsednik Republike radi trasirajući put boljem kvalitetu života građana. Jedan od kolega je rekao da oni to podržavaju i ćute. Ne, oni to ne podržavaju i ćute, oni daju naloge da se to radi.

Da li ovi razni, nezavisni mediji, koji takođe svakodnevno propagiraju to, „N1“, „Danas“, koji svojim tekstovima, crtanjem mete na čelu predsednika Republike i porodicama njegovih saradnika? Kako smo se svi osećali kada smo videli da jednu ženu, bebu u kolicima prate nepoznati ljudi i ulaze za njom u haustor? Da li ta žena može i dan-danas da izađe na ulicu, posle te traume koju je doživela? Da li ćemo u Srbiji da dozvolimo da na ovakav način bude predstavljanje političkog programa i priprema za ono što misle da zaslužuju, a to je da vrše javne funkcije? Ja sam već to govorio u svojim izjavama i pre mesec dana, o planovima koji su napravljeni, o nalozima koji su dati i o svemu onome što će se dešavati i što se dešava ovih dana. I zato sada dajem pravo sebi, kao predsedniku Odbora za kontrolu službi bezbednosti, da tražim od Ministarstva unutrašnjih poslova, od Odeljenja za visokotehnološki kriminal, od bezbednosnih službi, da ne samo otkriju, jer to je već urađeno, počinioce koji na ovakav način monstruozno čine da jedno dete ne može da izađe na ulicu. I već smo govorili ovde, ne samo zato što se to radi o detetu, o deci, o maloj Milici i Danilu predsednika Republike, nego to možemo da očekujemo svi ovde mi i svi ljudi koji pokušavaju danas da nešto promene u Srbiji, jer neki drugi koji misle da nisu dovoljno opljačkali i uništili Srbiju misle da mogu ponovo da dobiju poverenje da to rade. Jednostavno tražim od njih da ne samo sankcionišu i da više nikome ne padne na pamet da ovako nešto čini prema deci, prema političkim neistomišljenicima, prema ženama, i u ovom parlamentu, i to smo doživljavali, da se jednoj premijerki preti silovanjem, da se predsednici parlamenta upada u kabinet, da je napadaju, da joj prete, i svim ovde ženama, koji pokušavaju da kažu i da izreknu kroz ono što se zaslužuje, na koji način je bivši režim uništavao Srbiju. Da oni moraju i bezbednosne službe i Ministarstvo unutrašnjih poslova da pokažu da to nije nešto što se može raditi u Srbiji, i da ne samo oni koji to čine, nego oni koji im daju naloge, oni koji dobijaju novac za ono što govore svojim jurišnicima, oni mediji, nazovi nezavisni mediji, i oni lažni predstavnici elita koji svakodnevno pokazuju, jer misle da je mržnja jedini način da pobede SNS i predsednika Vučića. Reč ima narodni poslanik Milija Miletić. Izvolite, kolega Miletiću. Zahvaljujem se, predsedavajući. Ja bih, kao i moje kolege prethodnici, kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke, kao čovek, kao sin, kao otac, kao brat, osudio sve ono što se radi protiv dece, osudio sve ono što se piše o toj deci, pa bilo čija da su, a posebno deci našeg predsednika Srbije gospodina Vučića, zato što on kao čovek vodi Srbiju, zalaže se za Srbiju i kao čovek je dobio najveću podršku građana na izborima. Govorim ovo sada na ovaj sveti dan, na crveno slovo, na slavu Sveti arhangel Gavrilo, gde veliki broj Srba danas slavi, danas slavi i crkva u selu Pirkovac koja se zove Sveti arhangel Gavrilo, gde dolazi veliki broj vernika. Ja pozivam sve ljude, sve Srbe, sve pravoslavne vernike, sve one koji žive u Srbiji, u bilo kom delu Srbije, da svi zajedno osudimo ovakve ljude koji na ovakav način govore za decu, za ćerke, posebno za ćerke, sve ono što ne priliči, ono što je ružno, ja o tome neću govoriti, zato što su rekli moji prethodnici. Još jednom, kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke, kao čovek, na ovaj sveti dan, na Svetog arhangela Gavrila, pozivam sve da govorimo jezikom dobrote, poštenja, verovanja u dobro, verovanja u ono za šta radi i naša Vlada i naš predsednik Srbije. Još jednom osuđujem, kao čovek, jezik mržnje, ono što pišu i ono što govore ljudi koji stvarno ne treba da budu tu gde jesu, nego treba da budu, kao što je malopre rekao kolega iz Jagodine, ima institucija i u Nišu koje takve ljude mogu da prime, a ima i u Beogradu još na više mesta. Još jednom, drage kolege, danas je sveti dan, Sveti arhangel Gavrilo, budimo ljudi, poštujmo sve i osudimo sve one koji govore ovakve stvari koje ne treba pomenuti više nikad.

Zatražite reč, koleginice Vukojičić. Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, kolege poslanici i poslanice, oštro osuđujem ljudsku nakazu oličenu u liku nekog tviteraša koji je na najgrublji mogući način vređao decu našeg predsednika Aleksandra Vučića. Vređajući decu Aleksandra Vučića on je udario na ono što je najsvetije svakom roditelju. Aleksandar Vučić, sem što je predsednik Republike Srbije, svakako je i roditelj sina Danila i dvoje maloletne dece. Oni su udarili, ovaj tviteraš, ova ljudska nakaza, ovo ljudsko dno udarilo je na ono što je najsvetije jednom roditelju, a to su njegova deca. Pozivati na smrt sina, pozivati na silovanje maloletnog deteta je nešto što može jednom rečju da se iskaže, a to je nečovečnost, ljudska kreatura i ljudska nakaza, to je ono što promoviše Savez za Srbiju, odnosno savez protiv Srbije, oličen u likovima tajkuna, likovima onih koji su donosili bedu, jad i čemer našim porodicama i našoj deci, a to su Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boško Obradović i njihovi pajtaši, oličeni u liku i nekog glumca koji bi da urinira po grobu predsednika Aleksandra Vučića. Međutim, Srbija i građani Srbije znaju da vrednosti koje promoviše Aleksandar Vučić će pobediti, da će dobro uvek pobediti zlo, da će normalno uvek pobediti ono što je nenormalno, da će pristojno uvek pobediti nepristojno, da će ljubav uvek pobediti mržnju i da će život uvek pobediti smrt. Ono što ovoj ljudskoj nakazi ili nakazici, ne znam da li je muškog ili ženskog roda, svejedno kojeg je roda, ali zajedničko je da je ljudska nakaza, ono što joj smeta to je uspeh koji naš predsednik Aleksandar Vučić pokazuje na svim poljima, kao u zemlji, tako i u inostranstvu. Uspeh je izgleda ono što se ne prašta Aleksandru Vučiću, ali narod zna i narod će na izborima dati podršku onom ko Srbiju vodi u prosperitet, a to je Aleksandar Vučić, a ne u bedu i zlo. Poštovane koleginice i kolege, dobro je da se svi slažemo u jednom da osuđujemo ovakve pojave.

Ja, kao pojedinac, osuđujem ovo i nadam se da se takve pojave neće više dešavati ni u Srbiji ni bilo gde na drugom mestu. Istovremeno, očekujem od nadležnih organa da rade svoj posao i brzo i efikasno i da ovo sankcionišu onako kako treba. Iznad svega, moramo imati jedan cilj, a to je da vodimo računa o maloj Milici, to je da sačuvamo to divno mlado stvorenje. Hvala.

Zahvaljujem. Poštovane koleginice i kolege, politička osuda ovog čina je vrlo jasna i nju je izneo naš predsednik poslaničke grupe i mislim da tu nema šta da se doda. Vi znate, evo, ovde sedim u Narodnoj skupštini sedam godina, ovo mi je treći mandat, nikada za ova tri mandata nisam izgovorio nijedan svoj lični stav i ne smatram da treba u Skupštini da se iznose lični stavovi, ali danas moram da iznesem lični stav. Danas neću da govorim kao narodni poslanik, danas ću da govorim kao običan građanin, kao čovek i na prvom mestu kao roditelj. Hoću da postavim nekoliko pitanja svima nama - šta se to s nama dešava? U šta mi to tonemo? Zar smo zaboravili na naše moralne vrednosti? Zar smo zaboravili na naše tradicionalne vrednosti? Zar smo zaboravili šta je najveća svetinja? Ko može da udari na decu? Kako može da se udari na nečije dete? Ne morate da volite Aleksandra Vučića, ako ga ne volite, nemojte da glasate za njega, ali njegovo dete ili njegova deca nisu kriva za to što ih vi ne volite, ili što njega ne volite ili što vam on nije simpatičan, ona nemaju nikakvu odgovornost. Nijedno dete na ovom svetu ne snosi nikakvu odgovornost za to što njegov roditelj nekome nije simpatičan. Moramo da se naučimo da poštujemo svetinje. Ministar Stefanović i naša policija, odnosno MUP, će ovo razrešiti, ali će i dalje nakon toga ostati gorčina u ustima, zbog toga što smo zaboravili da poštujemo decu.

Poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, Srpska narodna partija najoštrije osuđuje užasne pretnje upućene predsedniku države i njegovoj porodici. Mržnja koja se širi putem medija i putem društvenih mreža od strane pojedinih opozicionih političara dostigla je ovom pretnjom vrhunac i prešla sve granice pristojnosti u političkoj borbi u jednom demokratskom društvu. Sada kada je Srbiji potrebno nacionalno okupljanje da odbranimo naše Kosovo, da odbranimo našu Republike Srpsku i u uslovima ogromnih pritisaka kojima smo izloženi kao država pojedini predstavnici opozicije svojim delovanjem doveli su do toga da je stvorena atmosfera u kojoj se otvoreno preti nasiljem i ubistvom članova porodice izabranih predstavnika građana. Srpska narodna partija poziva i danas, kao i juče, nadležne organe da hitno reaguju u smislu zaštite porodice predsednika Republike Srbije. Odgovor mora biti snažan, brz i zakonit. Zahvaljujem se. Reč ima narodni poslanik Olivera Pešić. Zahvaljujem predsedavajući. Danas smo svi u ovoj sali jedinstveni i poslanici SNS i svi naši koalicioni partneri i poslanici Srpske radikalne stranke, da ono što se danas u Srbiji dešava nije primereno ni za jedno civilizovano društvo. Krajnje je vreme da se stane na put ovakvoj vrsti internet nasilja koja se sprovodi nad predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem, a pre svega nad njegovom porodicom i nad njegovom maloletnom decom. Prostakluk, primitivizam, agresija, poziv na silovanje i poziv na smrt je nešto što kao društvo mi nikako ne smemo da dozvolimo i s tim u vezi pozivam nadležne organe da što pre nađu, privedu pravdi i najstrože kazne osobu koja je na najprimitivniji način vređala predsednika Republike Srbije i pretila njegovoj porodici.

Da ovom zlu koje je zavladalo u Srbiji treba stati na put treba, politička borba je politička borba, a zlo je zlo i zlo treba uništiti. Ja ću ovde završiti kao poslanik i biću ličan, kao što su bili lični i Đorđe i Ivan Bauer. Želim da dam podršku ne predsedniku Republike, nego jednom čoveku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, jednom velikom čoveku. Jer je taj čovek, nekad davno, kada smo bili stranka u osnivanju dao je podršku meni i mojoj porodici. Kad sam bio na granici između života i smrti to je bio čovek koji je došao u moju kuću u moj dom, koji je bio sa mnom i sa mojom porodicom i podelio sve što je trebao da podeli i dao mi volju i meni i mojoj deci i mojoj porodici da idemo dalje. Izvolite. Hvala predsedavajući. Još jednom vam se zahvaljujem što imate strpljenja i pružate mogućnost svim narodnim poslanicima da izraze svoja osećanja povodom ovakvog gnusnog čina. Mislim da u srpskom jezik nije izmišljena reč, ne postoji ta reč da opišemo svoj odnos prema onima koji su spremni da ovako nešto kažu, da ovako nešto štampaju, da se na ovaj način izjasne, posebno kada su u pitanju deca, kada su u pitanju ženska deca. Kao narodni poslanik i kao predsednik Odbora za kulturu, informisanje i kao otac četiri ćerke, osećam posebno nezadovoljstvo što u narodu postoji jedan deo ovakve nekulture. Naravno, ne možete ga politički pobediti, ne možete ga intelektualno doseći, ne možete mu stati na crtu, ne možete osporiti njegove uspehe, pa onda udarite tamo gde svako ko oseća porodicu, ko oseća ljubav, sopstvenog doma, gde najviše boli. Ovo nema veze sa kulturom, ovo nema veze sa moralom. Ovo je gubljenje svakog ljudskog oblika i samo se tako može karakterisati.

Ovom prilikom bih se obratila pre svega svim građanima Srbije, kao žena, kao majka ali i kao lekar psihijatar. Smatram da ovo nije ništa novo što se desilo na društvenim mrežama i gde su upućene najmonstruoznije, najvulgarnije reči pre svega predsedniku Republike i njegovoj maloletnoj ćerki. Kao majka ćerke koja je sličnog uzrasta kao i predsednikova ćerka mogu najoštrije da osudim to i ako je neko spreman da tako nešto uputi 15-godišnjem detetu, možemo samo da zamislimo kakvu bi politiku vodio prema ostalim građanima i građankama Srbije, pre svega prema deci Srbije, a svi ćemo se složiti da su deca naša budućnost. Moram samo da podsetim naše građane, pre svega kada budu raspisani neki naredni izbori, da se podsete toga šta su ti pripadnici Saveza za Srbiju radili u ovoj skupštinskoj sali. Počeli su od toga da čupaju mikrofone, pozivaju na silovanje predsednice Vlade, uvrću ruku predsednici parlamenta Republike Srbije, a o nama narodnim poslanicima i da ne govorim. Nazivani smo svakakvim imenima, najpogrdnijim vređane, pljuvane i šta god ali mi smo spremne da izdržimo sve za rad bolje budućnosti pre svega naše dece. Verujem u politiku predsednika Republike, i samo mogu da poručim sa ovog mesta da će našu podršku i podršku pristojnih građana Srbije uvek imati i samo neka nastavi da se bori za Srbiju i za narod. A oni, oni idu tamo gde su već duboko krenuli, a to je na političko smetlište. Poštovane kolege i koleginice, narodni poslanici i narodne poslanice, upravo je objavljena vest da su naši nadležni organi uhapsili osobu koja je na najmonstruozniji način pretila maloletnoj ćerki predsednika Srbije, Aleksandra Vučića. Nažalost, reč je o ženskoj osobi iz okoline Šapca, prema prvim informacija, koja se krila iza lažnog Tviter naloga. Iako je relativno brzo privedena pravdi osoba koja je uputila ovakve gnusne pretnje, ostaje gorak ukus u ustima. Govor mržnje i svakodnevno nasilje Saveza za Srbiju i njihovih sledbenika, nažalost, učinili su svoje. Granica je pređena i mi tonemo kao društvo i rekla bih, plaćamo danak svega ovog što nam se događa. Maloletno dete je postalo meta najmonstruoznijih napada, zbog nedostatka nečijeg programa, sujete, činjenice da regularnim izborom ne može da se vrati na vlast i to je zaista strašno. Još je strašnije što je, nažalost, svako naše dete postalo meta. Nesumnjivo je, i to su kolege rekle, da je cilj da se udarom na ono najsvetije, a to su porodica i deca predsednika države, Aleksandra Vučića, skrene pažnja sa rešavanje ključnih i krupnih ekonomskih i političkih pitanja i napretka Srbije, koji je evidentan. Postavila bih pitanje, koje je za mene razočaravajuće – zašto ćute borci za ljudska prava, za slobodu, za demokratiju, za ravnopravnost polova? To je nešto što je veliki problem i što, ukoliko se ovako nastavi, bojim se da će stvarati još veće probleme u našoj zemlji. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Preduhitrila me je koleginica Dubravka, ali pre jedno pola sata sam ja to pustio na Tviter, saznao sam da je u Šapcu uhapšena ženska osoba koja se krije, znači nije tviteraš, kao što si ti rekla, koleginice, nego se radi o tviterašici. Znači, još jednu stvar možemo reći – da je predsednik Aleksandar Vučić jutros, kada je gostovao u „Jutarnjem programu“ „Prve“ televizije i kada je rekao da se radi o političkom napadu i o stvarnoj pretnji njegovoj porodici, a ne o bolesnoj osobi. Juče kada smo svi pročitali taj tvit, moramo priznati sebi da smo pomislili da se radi o bolesnoj Lično sam napisao da tu osobu treba pronaći i staviti joj košulju koja se zakopčava na leđima, na nju, jer mi je tako to delovalo. Međutim, sada se jasno vidi, a i po ostalim tvitovima na tom profilu, jasno se vidi da se radio o osobi koja, u najmanju ruku, podržava Savez za Srbiju, ako već nije aktivni član, itd, a to će, naravno, sad kada se zna identitet i to će se utvrditi, znači, u najmanju ruku za ovakve izlive mržnje, divljaštva i užasnih izraza. Trideset godina sam u politici, 20 godina sam poslanik, podržavao sam većinu Vlade Vojislava Koštunice i Aleksandra Vučića, da kažemo SNS danas, i bio sam opozicija Slobodanu Miloševiću, Đinđiću i Borisu Tadiću.

Znači, sa te strane gledajući, ovako se ništa, nikada nije dogodilo. Ja ne pamtim da je ovako neko, između političkih rivala, protivnika, konkurenata na političkoj sceni Srbije, učinio i uradio. Po meni, iza ovoga, zato što se nisu ogradili od tvita i ništa nisu rekli, a sada da kažu je kasno, to su trebali juče da rade, iza ovoga stoji i Savez za Srbiju i odgovorni su, tj. savez za sebe, oni ne mogu da budu Savez za Srbiju. Svi oni koji su odgovorni i koji osećaju bar malo griže savesti u toj koaliciji bi trebali da napuste tu koaliciju i da je rasture, jer je ona najobičnije zlo. Ovo ne kažem zato što ih smatram kao alternativu, oni nisu alternativa i da izađu na izbore, 7%, 8% je za njih maksimum, apsolutni maksimum. Oni su ništa, iako pokušavaju da se predstave kao budućnost Srbije. Oni sigurno nisu budućnost Srbije. Nije potreban takav narativ Srbiji, nije potrebno takvo zlo u Srbiji i građani Srbije svi koji ne podržavaju politiku Aleksandra Vučića, politiku Vlade Republike Srbije ne treba da traže alternativu u njima i treba da se ograde od njih, jer su to najobičniji zluradi ljudi, što je dokaz i ovaj slučaj, koji ne mogu nikad ništa dobro doneti Srbiji. Hvala. Izvolite. Hvala, predsedavajući. Kao i moje kolege narodni poslanici, ja se jako loše osećam zbog svega što se u poslednje vreme dešava u našem društvu i najoštrije osuđujem napad na decu predsednika države, gospodina Aleksandra Vučića, na njegovu porodicu i na njega lično. Mi svi zajedno, celokupno društvo, moramo se energično, svakodnevno i beskompromisno boriti proti ovakvih monstruoznih, prostačkih i primitivnih pojava u društvu, moramo da se borimo protiv ovog ljudskog dna i želim ovom prilikom da dam punu podršku porodici predsednika Aleksandra Vučića i njemu samom da izdrže i da smo mi svi zajedno uz njega. Hvala. Izvolite. Prosto, ne mogu da ne iskoristim priliku da se pridružim vama, poštovani predsedavajući, kao i ostalim kolegama narodnim poslanicima i osudim ovaj govor mržnje koji se dešava i koji je upućen porodici predsednika Republike, gospodina Aleksandra Vučića i mogu vam reći samo jedno, da je juče i danas opozicija pobedila. Pobedila je u nasilju, to je jedino što oni mogu, da pobede u mržnji, u nasilju, u pretnjama koje su upućeni, a sada čak i deci. Oni su od mržnje zaboravili da se bave politikom, izgubili su skup ideja, izgubili su razvojni program politike, jedino što znaju jeste da prete ženama, deci i porodicama. Danas, odnosno, juče je na tapeti bila porodica predsednika Republike, sutra će biti porodica njegovih najbližih saradnika, možda i naša. Ja samo želim da vam kažem da je ova zemlja moja zemlja, naša zemlja, zemlja budućnosti i želim da takva i ostane, zemlja u kojoj naša deca mogu da žive zdravo i da se ne brinu za svoju budućnost. A, kao majka jedne devojčice mogu samo da vam kažem da apsolutno razumem osećaja roditelja kojima je upućena ovakva pretnja.

Izvolite. Kao i sve moje kolege poslanici, želim da osudim govor mržnje i da kažem da danas uz Aleksandra Vučića i njegovu porodicu stoji cela Srbija, zemlja pristojnih ljudi koji osuđuju govor mržnje, stoji celo KiM, čime uvek dokazujemo da smo uz našeg predsednika jer se borimo protiv takve nepravde. U trenucima kada on vodi jednu veoma tešku borbu za KiM, kada se bori za opstanak i opstanak našeg naroda na tim prostorima, pojavljuje se neki iz Saveza koji žele samo mržnju, žele ubistvo i žele izdaju KiM. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Blaža Knežević. Zahvaljujem, predsedavajući. Pridružujem se mojim kolegama i želim da najoštrije osudim napad na porodicu predsednika Aleksandra Vučića. Teško je razumeti ovaj govor mržnje koji je na sceni u Srbiji i, pre svega, napad na samog predsednika, ali posebno na njegovu decu. Kao otac četvoro dece ne mogu da razumem način i ljude koji sprovode na ovaj način politiku, pre svega, prema deci i prema maloletnoj deci. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Zvonimir Đokić. Naravno, pridružujem se osudi jednog nenormalnog ponašanja na Tviteru i ostalim društvenim mrežama. Osuđujem svakako pretnje koje su upućene bilo kome, u ovom slučaju deci predsednika Republike SrbijeAleksandra Vučića. Osuđujem i zahtevam od nadležnih organa da odgovorne i inspiratore privedu pravdi. Inspiratore ne treba tražiti daleko. Pogledajte samo kako se ponašaju tzv. lideri jednog dela opozicije. Pogledajte ponašanje Sergeja Trifunovića, njegove javne istupe, pogledajte ponašanje Boška Obradovića, pa ćete odmah videti ko inspiriše ovakve anonimuse, bolesne ljude da se ovako ponašaju. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, uz snažnu osudu, ja moram reći da smo i sami doprineli ovome nečinjenjem. Mi smo takođe nadležni organ.

Nije ovo od juče. Porodici predsednika Republike i njemu lično su pretili i ranije. Đukanovića su oražnjili. Ispostavilo se da je to, navodno, novinar, izvesni Daško iz Novog Sada. Kolege iz SNS, vaše pristalice drugi novinar je trpao u logore nekažnjeno. Rekao je jednostavno - sve ovo treba, što je krenulo na miting, strpati u logore. To je nekažnjeno rekao. Pretio je Sergej Trifunović, pretio je Željko Veselinović. Nosili su motorne testere, nosili su vešala. Pretili su svima redom. Ja više i ne pišem tužiocu zato što više puta nije ništa učinio. Pretili su mi da će me zadaviti vučićevim crevima.

Sami smo krivi jer nismo kažnjavali prethodne situacije. Hajde da to privedemo kraju. Neko mora da plati za ovu eskalaciju zbog moralne odgovornosti. Hajde da vidimo šta ćemo sa Milojevićem, predsednikom Vrhovnog kasacionog suda. To je neki vrh u pravosuđu. Hajde da vidimo šta ćemo sa predsednikom Ustavnog suda, šta ćemo sa republičkim javnim tužiocem Zagorkom Dolovac. Kada je njen reizbor ovde bio, ja sam rekao da ću pre odseći ruku nego glasati za Zagorku Dolovac. Dame i gospodo tužioci, ima jedna izreka – ko zlo ne kažnjava, a može to da čini, taj sam u njemu učestvuje. Najmanje što možemo danas to je da osudimo verbalno sve ovo, ali mislim da to nije dovoljno. Ja pričam kao otac koji ima sina i ćerku i koji sve to može da okarakteriše kao jednu veliku katastrofu. Ja sam duboko uveren da velika većina naših građana ne želi Srbiju u kojoj je nasilje nad decom i nasilje nad ženama ili globalno nasilje nešto što je politička borba. Ja ću da vas podsetim na jednu stvar. Nije ovo prvi put. Godine 2012. u predizbornoj kampanji setite se šta je sve pisalo o našem predsedniku, šta je pisalo sve o njegovom detetu i šta je pisalo o onome šta je njih povezivali i šta su radili. Te gadosti koje su bile tada teško su sada moguće da se izgovore, što znači da nije prvi put, što znači da je to slika i prilika njihove nemoći, nemogućnosti, nesposobnosti da vode nekako drugačiju politiku i da predlože našim građanima nešto drugo, neka rešenja i neke rezultate koje oni nemaju, koje nisu imali ni kada su bili na vlasti te 2012. godine, nego su ponudili nasilje nad decom, nasilje nad ženama, a to se dešavalo i ne tako davno, kad se setite, i sa našom predsednicom Vlade, potpuno isto. Šta smo mi uradili? Ništa. Jedno velika ništa, ali možda smo se pokolebali i mislili da će nekog protok vremena, tih 500 miliona eva, ta skupa putovanja, skupa odela da promene, ali ima Vuk Karadžić jednu izreku za odlazak u Beč i vraćanje iz Beča, ali ja neću se spuštati na taj nivo, a građani Srbije znaju. To što je rekao Vuk Karadžić, nažalost, je činjenica i to se upravo i pokazuje danas na ovim ljudima.

Prva stvar, apelujem na sud i sudstvo da odrade, da budu brzi i efikasni, da osude onoga ko je uradio na pravi način, ali apelujem i na medije, pošto ovde dosta pričamo i o medijima. Apelujem na medije da više ne krijemo inicijale, već da radimo i da kažemo punim imenom i prezimenom, sa slikom ko su ti građani koji upravo sebi uzimaju za pravo da ovako nešto govore, da se kriju iza nekih Tvitera, iza nekih sitnih sličica i iza inicijala. Mi imamo dužnost i obavezu prema našim građanima, prema našoj deci da kažemo puno ime i prezime, da pokažemo sliku i da kažemo ko su ti ljudi, a oni ukoliko imaju obraza, oni treba da nose na sebi to breme, da šetaju ulicom i da ljudi znaju kako oni izgledaju, ko su oni, ko su te njihove do juče dobre komšije koje upravo rade te stvari. Mi ovakve stvari ne želimo nikome, pa ni svojim političkim protivnicima, jer mi smo većina u Srbiji. Srbija zbog ovakve većine je dobra Srbija koja će se izboriti protiv svega ovoga i ovo će biti samo jedna ružna prošlost iza nas.

Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 sati zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.